Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Ano děkuji, vážený pane předsedající. A já bych se tedy chtěl zeptat, která bílá místa má na mysli. Mě by to opravdu zajímalo. Protože těch kontrol chodí tolik. A my jsme opravdu, řekl bych, bedlivě sledováni, i si sami ty kontroly děláme, že musíme mít audit.

Děkuji. Paní poslankyně Valachová bude reagovat s faktickou poznámkou. Rozhodně jsem to nemyslela tak, že by starostové a starostky měli spoustu volných hodin času a říkali si: tady je bílé místo, čekáme ještě nějakou kontrolu navíc, ještě nám nějaká chybí. Takto jsem to nemyslela.

Přitom standardy, které Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje a které nastavuje, jsou uplatnitelné pro všechny části tohoto prostředí a všechno hospodaření s veřejnými prostředky by tyto standardy mělo naplňovat. To neznamená, že v souvislosti se zavedením této systémové kontroly a řekněme toho měření jedním metrem by některé jiné kontroly neměly odpadnout. Upřímně řečeno, to bylo také důvodem, proč několikrát Senát hodil Sněmovně dříve schválený návrh na hlavu a požadoval větší zásahy do kontrolního systému s ohledem na další kontrolní kompetence dalších orgánů státu, státní správy.

Máte slovo.

Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, paní poslankyně. Paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Já bych ráda reagovala na vyjádření paní poslankyně Valachové s tím, že ona zaznamenala výhrady Senátu s tím, že Senát navrhoval, aby současně s návrhem novely zákona o NKÚ šel také legislativní návrh o odstranění duplicit kontrol.

Děkuji. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já bych možná, dámy a pánové, předtím, než bych říkal svoje zásadní argumenty proti tomuto návrhu zákona, ocitoval dva dokumenty, je to Ústava České republiky a samotný zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.